Není to tak. Já si myslím, že ten důvod tady je, proč povolit případné zvýšení za ideálních podmínek této rychlosti.

Protože ty úseky k tomu přímo svádějí a žádná vyšší nehodovost stejně není. Já bych poprosil, abyste podpořili i přes nesouhlas pana ministra tento pozměňovací návrh, protože konečně dáme možnost s tím pracovat do budoucna. Neznamená to automatické zvýšení, je to pouze možnost, tak toho využijme na tom dnešním jednání a schvalme to! Nyní eviduji několik faktických poznámek pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Bendl. Máte slovo. On říká: já bych chtěl, aby byla zachována koordinační role policie. Ale současně chce a navrhuje, aby stanovisko policie bylo závazné. To ale pak není koordinace. To se prostě vylučuje ve významu těch slov.

Já naopak podporuji návrh hospodářského výboru, který to právo veta policii nedává.

Ale ta možnost existuje.

Protože oni nesou odpovědnost za to rozhodnutí, ne policie.

Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale myslím si a z praktické zkušenosti vím, že je daleko efektivnější z hlediska vynakládání finančních prostředků, když správy a údržby silnic krajů mohou být zapojeny do toho konkurenčního prostředí. Myslím si, že by stálo za to, abychom tuhle možnost do zákona dali, ať kraje mají možnost se podílet na správě a údržbě silnic na státních výhradně státních komunikacích. Ve Středočeském kraji to tak je už dvanáct nebo jedenáct let, a podíváteli se např. na výdaje v oblasti opravy komunikací, Středočeský kraj, ač má nejvíce komunikací ze všech krajů v České republice, je výrazně nejlevnější, co se týká správy a údržby silnic v přepočtu na jeden kilometr. Proto prosím o podpoření návratu do druhého čtení s tím, že jsem přesvědčen, že by výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj si iniciativně měl zejména tu záležitost možnosti zapojení správy a údržby silnic na krajích do procesu údržby na státních komunikacích otevřít. Já vám děkuji, pane poslanče.

Mám zde ještě další faktické poznámky.

Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, když tedy Sněmovna vykládá to třetí čtení tak volně, jak tady je, tak si dovolím vystoupit také k faktické poznámce. Ta se týká toho potenciálního zvyšování rychlostí.

Když budete jezdit po amerických dálnicích, tak skoro každá dálnice vás svádí k vyšší rychlosti a nikdo tam tak nejezdí, protože za to jde do vězení. To je úplně jiný problém. Takže já jsem z důvodu bezpečnosti a z důvodu stavu českých silnic na hospodářském výboru hlasoval a tady budu také hlasovat proti tomuto pozměňovacímu návrhu, protože je příliš nebezpečný. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo, pan zpravodaj. Máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi také připojit malou poznámku. Zpravodaj garančního výboru podle nového jednacího řádu to nemá příliš jednoduché, takže ta moje vystoupení jsou limitována usnesením hospodářského výboru, ale rád bych tady před vámi na plénu veřejně zopakoval to, co jsem říkal na hospodářském výboru při projednávání a přípravě třetího čtení tohoto tisku. Je to právě pozměňovací návrh pana kolegy Adamce, kdy jsem říkal jednoznačně, že v podstatě filozofie českého zákona ohledně limitů rychlosti na komunikacích je vázána vždycky kategorií komunikace jako rychlost maximální. To nelze porovnávat s Chorvatskem ani s Německem, kde ty parametry jsou postaveny úplně jinak, a my tady vlastně tímto pozměňovacím návrhem prolamujeme tento limit směrem nahoru. Logické je, když dopravní značky snižují rychlost z důvodů ať už krátkodobých, nebo dlouhodobých závad nebo jiných technologických problémů na konkrétní komunikaci, ale ne tak, abychom dopravními značkami zvedali rychlost přes stanovené limity podle kategorie komunikace. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych tady varoval před tím, co tady říkal pan poslanec Kudela, protože to se vracíme a my víme v hospodářském výboru moc dobře, co děláme. To se vracíme skutečně o řadu a řadu let zpátky.

Ti jsou na to školení, ti to studují. A jestliže se vrátíme zpátky, tady jim nikdo nebere, policii, aby řekli svůj názor, ale skutečně jsou to starostové obcí a měst, kteří zodpovídají za to, jak se lidem v obci žije. Nikdo tady neomezuje práva státu, pokud jednička silnice prochází obcí, nicméně skutečně tam potom můžou dělat dílčí opatření, ale také potom investor si nese zodpovědnost za to, co tam jeho inženýři napáchali. Takže to je naprosto v pořádku.